Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegové a kolegyně, já bych se chtěl jenom obecně zamyslet nad tímto předkládaným veterinárním zákonem.

Takže to je asi k tomuhle. Já bych byl rád, kdyby ten pozměňovací návrh byl podpořen jak na jednání zemědělského výboru v úterý 21. června, tak nakonec při třetím čtení, a v tomto ohledu my se pak postavíme celkově k podpoře či podpoře novely veterinárního zákona. Děkuji za pozornost. Děkuji, nyní vystoupí paní poslankyně Monika Oborná a pak tu mám přihlášku pana poslance Kučery. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. My jsme tady dnes proto, abychom projednali veterinární zákon ve druhém čtení.

Já bych se tady ráda zastavila u toho, co je vlastně hlavním účelem veterinárního zákona. Hlavním účelem bezesporu je péče o zdraví zvířat, předcházení vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a jejich tlumení, ochrana zdraví lidí před onemocněním přenosným ze zvířat na člověka. Proč tady vystupuji?

Pokud je tento zákon v legislativním procesu, měli bychom diskutovat, zda jsou opatření proti šíření nákaz vhodná a zda je ochrana zvířat, a hlavně lidí v tomto ohledu dostatečná. Nebezpečné nákazy zvířat se bohužel v České republice nevyhýbají a situace není tak dokonalá, jak by se na první pohled mohlo zdát.